Takže tam budou nařízení, opatření, izolace, karantény, ústně, písemně pomocí prostředků komunikace na dálku. To už tady bylo řečeno. Já to nebudu opakovat. Když to shrnu, tak od toho právního pohledu, od právníků, tak ta novela zavádí nové oblasti regulace, a velmi některé neurčitým způsobem, a ty stávající rozšiřuje. Někde nově zužuje, trochu. Právní jistotu naopak svými nově zavedenými vágními formulacemi významně snižuje do budoucna.

Tady si dovolím citaci: